V prvním kroku, v testu vhodnosti, navrhovatelé odkázali na výše uvedené;

Takový zásah, tedy projednání a schválení návrhu zákona na takto pochybně svolané schůzi, už je podle navrhovatelů svévolným pošlapáním politických práv opozičních poslanců podle čl. 21 odst. 1 a 4 Listiny a občanů podle čl. 21 odst. 1 Listiny.

Já si taky myslím, že tady jsou jiné možné sledované cíle. Protože evidentně tady není...

Bod 15. Protože svolání a konání mimořádné schůze Poslanecké sněmovny podle názoru navrhovatelů jednoznačně selhává v testu potřebnosti, není nutné se již zabývat testem přiměřenosti. No tak o tom tady taky mluvíme.

Navrhovatelé zpochybňovali rovněž i postup, jakým bylo znemožněno konání obecné rozpravy při příjímání napadeného zákona.

Upuštění od obecné rozpravy tedy dle navrhovatelů znamená další významné zkrácení svobody projevu poslance a svobody parlamentní rozpravy, protože vede poslance s výjimkou poslanců s přednostním právem hovořit k tomu, aby hovořili jen v souvislosti s předkládáním pozměňovacího anebo jiného návrhu a svou řeč omezili na odůvodnění takového návrhu.

Proto i tento zásah navrhovatelé podrobili testu jeho vhodnosti, potřebnosti a přiměřenosti. Jasně, vy jste zatím ve fázi, že jste omezili na dvakrát pět minut.

Ale to vy víte a záměrně to takto prosazujete. Ale ono to možná ještě navrhnete, proto je potřeba si to tady právě rozebrat, protože nevíme, s čím, dalším totalitním návrhem, protidemokratickým přijde předseda klubu KDUČSL pan Výborný.